Dnes tomu tak není.

Nevím, jestli je tohle úplně nejšťastnější řešení, ale řekla bych, že velice, velice pravděpodobné.

Dovolte mi jenom připomenout, že tento zákon je jeden ze tří, o kterých jste, paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, hovořila jako o jednom ze tří zákonů, které budou stěžejní z hlediska práce Ministerstva pro místní rozvoj pro toto volební období.

Potud v pořádku a jistě souhlas i ve vazbě na to, že poslední věcná novela zákona o pohřebnictví byla přijata před deseti lety a od té doby se mnohé změnilo.

Byla bych nerada, kdyby tito odborníci z praxe po projednání v Poslanecké sněmovně nabyli dojmu, že ministerstvo jedná pouze s Unií pohřebních služeb a tu další odbornou veřejnost jaksi pominulo.

A podle některých odborníků máme v České republice založen stav, kdy obce jako územní samosprávné veřejnoprávní korporace mají zákonem uloženo, ano, pečovat o tato místa, která jsou ale často soukromým majetkem.

Děkuji za pozornost. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, přiznám se, že toto téma, jakkoliv je spojeno s lidským životem a nevyhne se nikomu z nás, tak není příliš oblastí, kterou bych se zabýval nebo která by patřila k vysokému předmětu mého zájmu.